Zatím mám pouze informaci, že pan poslanec Tejc hlasuje s kartou číslo 8. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci, poslankyně a členové vlády: pan poslanec Adamec bez udání důvodu, paní poslankyně Aulická Jírovcová do půl třetí pracovní důvody, paní poslankyně Balaštíková pracovní důvody, pan místopředseda Bartošek z odpoledního jednání pracovní důvody, paní poslankyně Bebarová Rujbrová od 11. hodiny zahraniční cesta, pan poslanec Běhounek pracovní důvody, pan poslanec Benešík zahraniční cesta, paní poslankyně Berdychová pracovní důvody, pan poslanec Bezecný pracovní důvody, pan poslanec Birke pracovní důvody, pan poslanec Borka osobní důvody, paní poslankyně Dobešová zahraniční cesta, pan poslanec Farský zahraniční cesta, pan poslanec Radim Fiala do 13. hodiny z rodinných důvodů, poté z pracovních důvodů, pan poslanec Fiedler osobní důvody, paní poslankyně Hnyková od 12. hodiny pracovní důvody, paní poslankyně Chalánková osobní důvody, pan poslanec Kádner pracovní důvody, pan poslanec Komárek od 11. hodiny osobní důvody, pan poslanec Mackovík pracovní důvody, paní poslankyně Marková zahraniční cesta, paní poslankyně Maxová bez udání důvodu, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, paní poslankyně Nováková pracovní důvody, pan poslanec Novotný Josef pracovní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Pavera osobní důvody, pan poslanec Pleticha pracovní důvody, paní poslankyně Putnová pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg pracovní důvody, pan poslanec Skalický pracovní důvody, pan poslanec Šidlo pracovní důvody, pan poslanec Šrámek bez udání důvodu, pan poslanec Urban bez udání důvodu, pan poslanec Vozka zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek osobní důvody a pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta.

Tolik tedy omluvy.

Pan poslanec Uhlík hlasuje s kartou číslo 10.